Dámy a pánové, prosím o klid, ať všichni slyšíme, co pan poslanec říká. Děkuji. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedající. ... nástroj, jak tu situaci řešit. To považuji za správné a pozitivní. Takže s tím návrhem zákona jako celkem problém nemám.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní je v rozpravě přihlášen pan poslanec Holomčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Budu velice stručný.

Nicméně teď jsem vycítil i z jednání na výboru, že vlastně není nějaká extra vůle ten systém teď měnit, takže jsme představili alespoň tady krok, který vlastně je součástí toho trendu, to znamená digitalizace státní správy. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Na jednání zemědělského výboru jsme si slíbili, že se tomuto věnovat budeme, co se týká evidence postřiků. Hlavní důvod byl, že chceme chránit včelstva. Zjistilo se, že včely neumíme přesvědčit, aby nelítaly na některá pole, protože tam prostě došlo k postřiku.

Jenomže zase jsou to spíše jednotky. Asi by se to dalo řešit způsobem, který bude daleko méně komplikovaný.

Myslím si, že vlastně návrh pana kolegy říká, že máme tu evidenci přenést nahlásit to na zemědělství a to zemědělství to pak bude říkat těm včelařům. V tom moc zjednodušení není. Pan ministr se tomu logicky brání, protože by to trvalo zbytečně dlouho. Děkuji. Děkuji za slovo. Rád bych reagoval na pana kolegu Bendla.

Ministerstvo, potažmo legislativa, která prošla přes ministerstvo, dává zemědělci povinnost. To znamená, zemědělec nahlásí věc na jedno místo a už se nestará o to, jakým způsobem budou včelaři informováni. Děkuji. Pan poslanec Bendl bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji.

To, co je v návrhu, je, že zemědělec to pošle Ministerstvu zemědělství a Ministerstvo zemědělství to pošle včelaři.